Takže ano, podle zákona to bude mít dopad i na státní rozpočet i na Státní fond dopravní infrastruktury.

Tolik mé krátké úvodní slovo. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

To znamená, že i tímto rozhodnutím jsme se kdysi přiblížili té minimální sazbě, kterou stanovuje obecná směrnice rady o stanovení výše spotřebních daní.

Samozřejmě, dnes nikdo nemůže predikovat, jak se bude vyvíjet cena ropy na světových trzích, ale chtěl jsem pouze doplnit představení pana ministra, respektive jeho úvodní slovo k tomuto návrhu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Předloženým návrhem zákona o spotřebních daních, který teď představil pan ministr, pětikoalice vůbec poprvé plošně...

Na řadě zasedání Poslanecké sněmovny, včetně dnešního dne, jsem diskutovala a zdůrazňovala, že země Evropské unie přistupují k plošným opatřením, která mají reálný efekt a snižují tlak na peněženky občanů jednotlivých zemí.

Zdůrazňovala jsem, že se česká vláda mohla inspirovat těmito zahraničními zkušenostmi. Naše návrhy vycházely z předpokladu, že veřejné rozpočty vyberou v důsledku zvýšené inflace na inkasu daní výrazně více.

Ty se nevyberou ze vzduchoprázdna, ale získávají se právě z inkasa od českých občanů. Naším cílem tedy nebylo snižovat celkové příjmy veřejných rozpočtů, ale nezvyšovat je nominálně.

Pohonné hmoty jsou v České republice zatížené dvěma daněmi ostatně to tady říkal i pan zpravodaj a to spotřební daní a daní z přidané hodnoty.

Jak si se situací poradí dopravci, zůstává otázkou, protože naopak my máme informace i já jsem dostala dopis že není reagováno promptně na výzvy dopravců, kteří si hromadně stěžují, že nejsou schopni přežít výrazný nárůst cen pohonných hmot déle než týdny.

Navíc chci na tomto místě zdůraznit, že ceny pohonných hmot se výrazně promítnou do zvýšení celé cenové hladiny.